Je třeba, aby mocnosti, hlavně USA a NATO, přestaly podporovat války, ať už v Sýrii, tak i na Ukrajině. Pojďme pomáhat, ale ne tím, že pošleme tanky a zbraně.

Ono stačí, aby bohaté západní země neokrádaly ty chudší a slabší a zároveň aby naše vládní elity nenechaly okrádat naši zemi. A jak už jsem řekl, základním motivem je pomáhejme. Ale nejdřív svým vlastním bezmocným a potřebným, a nikoliv rozdávat naše peníze cizím.

Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se připojila k postojům Polska a Maďarska a odmítla v orgánech Evropské unie zásady směřování k návrhu nařízení, kterým se stanoví společné řízení o mezinárodní ochraně.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Nyní tedy není nikdo přihlášen.

Pro příchozí zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pořadu 68. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 107 poslanců a poslankyň, pro 105, proti žádný. Návrh byl přijat. Pořad schůze jsme tedy schválili.